Přes proklamace předsedy hnutí ANO není vytvářen ekonomický prostor pro důkladné analýzy a následnou přípravu tratí rychlého spojení.

Veřejně jsou proklamovány, jak se toto změní. Nezměnilo se nic.

Už se chýlím ke konci.

Pan premiér v uplynulých měsících podnik zjevně propagandistické turné po jednotlivých resortech. Všude si společně s ministry a ministryněmi nezapomněl pochválit skvělé výsledky, vynikající spolupráci atd. Není mi známo, co při návštěvě resortu dopravy dělal. Už začátkem léta bylo jasné, že některé části dopravy jsou v katastrofálním rozvalu.

Nicméně většina ekonomického života se odehrává na silnicích ve vlastnictví státu. Situace na resortu dopravy je natolik tristní, že čekat se změnami po volbách je nepřijatelné. Na řadu otázek jsem nejen já, ale i poslanci dalších politických stran, včetně koaličních, čekali odpověď minulý čtvrtek při interpelacích marně. Pan ministr se celý den omluvil. Jenom podotýkám, že podstatnou část ze všech interpelací nevím, jestli to byla třetina, čtvrtina, ale bylo to významné procento tvořily právě interpelace na ministra dopravy.

Proto si dovoluji navrhnout, a nechci bourat program tohoto týdne, aby jako první bod příští úterý od 14 hodin, nebo po části změny programu, byl zařazen bod Současná situace v resortu dopravy. Samozřejmě doufám, že pro tento bod budete hlasovat. Děkuji vám za pozornost. Já upozorňuji, že pan kolega Laudát předpokládá, že bude schůze pokračovat i příští týden třicátého, tak jsem to vnímal. Takže to samozřejmě závisí také na tom, jestli odhlasujeme, že ve výborovém týdnu budeme ještě jednat. Nyní pan kolega Kováčik, připraví se pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo. Pane předsedající, vážená vládo, paní a pánové, přeji hezké, dobré odpoledne. Rád bych poznamenal, že pravidla se mají ctít. A jestli někdo navrhuje body do příštího úterka, tak připomínám, že podle schváleného harmonogramu příští týden je týden výborový. V uplynulých dnech a týdnech jsme výborům nadělili poměrně značnou porci práce a bylo by dobře, aby se výbory mohly se ctí vypořádat s tím, co jsme jim tady jako Poslanecká sněmovna zcela v souladu se všemi pravidly nadělili. Prostě nelze, abychom my sami jako Poslanecká sněmovna porušovali vlastní pravidla, vlastní zákony, vlastní dohody.

Samozřejmě Sněmovna je suverén, může si odhlasovat cokoliv a v okamžiku, kdy to odhlasuje, tak to také platí, ale prosím, abychom měli na paměti i to, že pokud se nedodržují ani základní pravidla, tak to v žádném případně nepovede k zefektivnění práce tohoto zákonodárného sboru, ale povede to k ještě většímu chaosu, než jsme tady poslední týdny svědky. Rád bych na konto návrhů, které tady padly od pana kolegy předsedy poslaneckého klubu ČSSD, poznamenal, že vzhledem k tomu, že vládní koalice zřejmě propadla tomu kouzlu, že jsou nepostradatelní a že se zhroutí svět, pokud nebude po jejich, ty návrhy, které tady jsou, neobsahují ani jeden z bodů, které zde v Poslanecké sněmovně předložila a předkládá od počátku tohoto volebního období také opozice, zcela v souladu se zákonem, s Ústavou, podle práva zákonodárné iniciativy. A nevšiml jsem si, že by v kterémkoli ustanovení, vyhlášce, zákonu, usnesení Sněmovny, usnesení Senátu či kdekoli jinde byly roztříděny návrhy zákony vládní jako ty důležitější a potřebnější a zákony poslanecké jako ty, které nejsou důležité. Ostatně tento pazvyk tady panoval i za minulých volebních období.

Protože tady nejsou v tom návrhu pana kolegy předsedy klubu sociální demokracie obsaženy ani ty body, o kterých jsme měli za to, že jsou dohodnuty, mám na mysli třeba informaci o přehledu, jak se postupuje v církevních restitucích, tam jsem měl pocit, že jsme dohodnuti, že to bude na této schůzi projednáno, poslanecký klub KSČM žádné z návrhů, které jsou zde předkládány, nepodpoří. To neznamená, že pro některé z těch jednotlivých bodů nebudeme hlasovat. Tam, kde uznáváme, že to jsou věci pro lidi potřebné, pro občany nezbytné a nutné, tam, kde jsou v souladu s naším volebním programem, tam samozřejmě ty body budou mít naši podporu. Ale prostě a jednoduše, jednotýdenní schůze Poslanecké sněmovny se nám natáhla na dva týdny, teď slyším, že ještě příští týden, na tři týdny, stejně ten program nezvládneme, a chtěl bych poprosit všechny, kteří tady možná až se svatým přesvědčením bojují za cokoliv držme se více věci, řekněme ty věci racionálněji a nebude třeba tady ohýbat jednací řád. Nyní pan předseda Stanjura. Pane předsedo, požádám vás ještě o malinké strpení, budu konstatovat tři omluvy.

Pan předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura má slovo. Připraví se pan kolega Koubek, protože jsem nevnímal ty přednášky jako s přednostním právem pánů předsedů Kalouska a Faltýnka. Děkuji za slovo.

A za druhé to dostáváme minutu předtím, než budeme hlasovat o rozsáhlých změnách. Tak nevím, k čemu tento bod máme.